Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás právě všechny odhlásila a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Má někdo jiný návrh? Proto zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele? Kdo je proti?

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 52. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Zákonné lhůty jsou splněny a od úterý 7. února lze sněmovní tisk projednat. Za druhé navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu.

a dále případně pokračovat body z bloku Zákony první čtení.

V případě vyčerpání všech těchto bodů navrhujeme pokračovat dalšími body z bloku Zákony první čtení, a to od bodu 15. Zítra, tedy ve středu 8. 2., projednávat body z bloku Zákony třetí čtení, poté případně pokračovat, jak již bylo zmíněno, body z bloku Zákony první čtení v určeném pořadí a dále body dle schváleného pořadu schůze.

Škrtněte si tedy prosím body 1 a 89 návrhu pořadu, tedy druhé a třetí čtení. To je z mé strany vše. Já vás poprosím o ztišení. A nyní je tedy několik přihlášených k pořadu schůze, my bychom vyslechli jejich návrhy. Prosím, máte slovo.